Díky novelám rozpočtu pokaždé tak hlasitě diskutovaným jsme na podporu ekonomiky vyplatili ke konci listopadu již přes 241 miliard korun.

A já jsem přesvědčena o tom, že se nenaplní ani v tomto případě. Naopak věřím, že daňový balíček pomůže rozběhnout motor naší ekonomiky.

V souvislosti s podporou ekonomiky bych též uvedla mimořádné zrychlení odpisů pro letošní a příští rok. Díky němu budou firmy a podnikatelé více investovat, protože jim zkrátka zůstane na investice více prostředků. Vedle zrychlení odpisů balíček odstraňuje i zbytečnou administrativu, když trvale zvyšuje hranici pro povinné odpisování ze 40 na 80 tisíc korun. Nově si veškerý majetek do této částky bude moci podnikatel odepsat jednorázově. Znamená totiž více peněz pro provozovatele stravovacích zařízení a přístup k zaměstnaneckým benefitům pro další milion zaměstnanců. Tím umožní stanovit místní koeficient zvlášť pro jednotlivé části obce. Dnes je způsob úpravy velmi rigidní a umožňuje určit koeficient pouze jednotně pro celé území. Obce tak prostřednictvím této úpravy získají možnost spravedlivější daňové politiky a případně i zvýšení svých obecních příjmů. Je tu ale i řada jiných změn s jasným společným jmenovatelem, zlepšit daňové prostředí a reagovat na současnou složitou situaci.

Dámy a pánové, zvykli jsme si žít v období růstu, hojnosti a dostatku.

Pevně věřím, že rok příští bude naopak rokem renesance a obnovy nejen české ekonomiky, ale především společnosti jako takové. Děkuji vám za pozornost.

Asi nemá zájem. Takže můžeme otevřít rozpravu.

Dobře, eviduji další přihlášky. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD chce nechat co nejvíce peněz v peněženkách pracujícím lidem, a zvláště těm nízkopříjmovým a středněpříjmovým občanům. Jsou to oni, kdo navíc dnes nejvíce trpí škodami, které vznikly v důsledku vládních koronavirových opatření. Samozřejmě stejně tak nejvíce trpí nejenom zaměstnanci, ale také živnostníci a střední a malé české firmy a pochopitelně invalidní, starobní důchodci.

A právě proto, že chceme, aby pracující lidé měli více peněz v peněženkách, tak proto díky hlasům poslanců SPD prošlo před pár týdny ve Sněmovně zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Ta sleva na poplatníka se už nezvyšovala dvanáct let. Dvanáct let všechny dosavadní vlády v podstatě kašlaly na pracující lidi, protože tu skupinu pracujících lidí berou ostatní strany jako něco automatického.

Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižuje více než ta senátní. Zdá se ale, že původní sněmovní verze nebude mít dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla a podporuje menší snížení daní pro pracující lidi. Podobně z toho couvlo i hnutí ANO.

Nevím, proč ODS a hnutí ANO trestají pracující lidi za to, že pracují, protože jak víme, tak zdanění práce v České republice je jedno z nejvyšších v Evropě, takže naopak by se mělo snižovat.